Opět předávám slovo panu předsedovi volební komise. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání je uvolněno jedno místo, jsme ve fázi první volby a prvního kola. To místo se uvolnilo 16 června, kdy skončil mandát paní Janě Kasalové. Omlouvám se, upřesňuji informaci pro stenozáznam, mandát končil 30. 6., ale lhůta pro podání návrhů byla volební komisí vypsána s malým předstihem, bylo to do 16. června.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise souhlasila, odhlasovala návrh na volbu tajnou. A za třetí, s tím, že zvolenému členovi započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a po rozpravě budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s provedením tajné volby. Otevírám rozpravu. Do rozpravy žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 187 poslanců, pro 132, proti 24. Návrh byl přijat, tajnou volbu jsme schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby.